Musím říct, že někdy jsem s nimi souhlasil, někdy to je, jak se lidově říká, slovo do pranice.

Ano, určitě mi někdo řekne, že to nelze stoprocentně zaručit, ale úplně stejně nelze stoprocentně zaručit, že pokud dáme větší volnost ředitelům a možnost vzít toho nekvalifikovaného, jestli to bude přínosem.

Nezapomeňme, že se jedná o regulované povolání, to znamená, my tam vyžadujeme vysokoškolské vzdělání. Je to dlouhodobější proces, kdy my jsme si říkali, že chceme, aby to vzdělávání mělo vzrůstající úroveň. Tohle to je právě ta situace, kdy si myslím, že tomu tak není. Nemusí to být v individuálních případech, ale myslím, že systémově je to špatně.

Pak tady máme takzvané pracovní pozice. Já tady vidím malinko trošičku problém, že my některé pracovní pozice, které jsou dávány vyhláškou, nyní dáváme do zákona. Do toho zákona dáváme ale pouze některé vybrané pracovní pozice. Tam se trošičku obávám, že to taky není úplně správné. Vysvětlím. Některé ty nové pracovní pozice nemáme ještě pořádně vyzkoušené nějakým způsobem, když to řeknu, prozkoumané, jestli to bude fungovat, nebo ne. Může se stát, že tak, jak to podáme, to fungovat nebude.

Za mě vlastně stát, který by měl garantovat protože vzdělávání je strategická komodita pro stát, pro jeho budoucnost myslím si, že stát by neměl z rukou pouštět možnost kontroly a ovlivňování kvality výuky, takže to je další takový sporný moment. Když jsem říkal, že se mi i nelíbí, že je neustále prezentováno, jak je to ve shodě se všemi odborníky já tady vyjmenuji nejaktuálnější seznam těch, kteří k tomu mají výhrady. Ty výhrady nejčastěji právě směřovaly na ty dvě oblasti, o kterých jsem mluvil.

Samozřejmě nadále se pak ke svému pozměňovacímu návrhu přihlásím v obecné a podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi zareagovat velmi stručně na vystoupení pana kolegy Kettnera, vaším prostřednictvím. Vy jste říkal, pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně, že tvrdíme, že na této novele existuje stoprocentní shoda napříč různými spolky. Není to pravda, to nikdo netvrdí, že ta shoda je stoprocentní. Jistě se tady najdou spolky, které mají dílčí pochybnosti o některých ustanoveních. Ty organizace, které jste tady vyjmenoval, skutečně některé věci z té novely komentují. Nicméně to není tak nerad bych, aby to tak vyznělo že nesouhlasí s tou novelou jako celkem. Možná to tak mohlo být pochopeno. My si dobře uvědomujeme, že to ustanovení, že ředitel školy můžu tady opravdu mluvit z osobní zkušenosti ředitele školy je to určitá náplast, že si může vybrat někoho, kdo není plně kvalifikovaný, ale pozor, je tam ta důležitá podmínka, že ten člověk může být zaměstnán maximálně na tři roky.

Domnívám se, že stát nebude rezignovat na to, aby mohl ovlivňovat kvalitu vzdělávacích programů pro učitele. To si doposud hlídá a bude si to hlídat nadále akreditačními požadavky na vzdělávací programy. Děkuji za dodržení času. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Také musím v krátkosti reagovat na vystoupení kolegy Kettnera.

To, co tady vlastně trošku kolega šíří, takovou nebezpečnou zkratku o tom, že se otevírá ta profese komukoliv, že ve školách bude moci učit kdokoliv, tomu nepodlehněme, není to pravda. My tomu dáváme jasná pravidla, zpřísňujeme to, nikoliv rozvolňujeme. Jenom tady zopakuji to, co na prvním čtení.

Děkuji za pozornost.